Druhá věc. Teď najednou máme jistotu, že budou? Takže říkám, pozitivně hodnotím ty finance, jaksi ale už já koukám trošičku dále. Dále jsem slyšel, že ředitelům... že to bude super, že kvalitní učitelé dostanou peníze navíc. Ale teď při schvalování dvou posledních rozpočtů se udělaly všechny kroky pro to, aby tam peníze na ty odměny nebyly. Takže ono sice bude hezké, bylo by to fajn, mně by se to strašně moc líbilo, kdyby skutečně učitel, který dělá jenom ten základ, nějak se nesnaží, tak ať dělá za ten základ. Učitel, který se věnuje dětem i ve svém volném čase, odpoledne o víkendech, ať dostane opravdu hodně peněz, aby se ukázalo, že ta maximální práce pro děti, že se to i vyplatí z tohohle pohledu.

Další takové moje připomínky. Co se týká těch nekvalifikovaných pracovníků. Zažil jsem situaci, kdy najednou se oznámilo, že prostě kdo nebude mít pedagogickou fakultu, nebude smět prostě učit a má na to určitý časový rámec.

A my teď jsme měli obrovský časový rámec na to, abychom systémově v tom školství, to školství upravili tak, abychom těch kvalifikovaných učitelů měli dostatek. Ano, já si dokážu představit profesionála z odborných předmětů na středních školách. To si dokážu představit a myslím si, že to bude i pozitivní. Ale na základní škole máme tady nějakou inkluzi, máme tady děti s různými specifickými poruchami a tak dále. Ano, mají k dispozici asistenty pedagoga, které ale v některých případech vy máte v plánu jim odebrat. Ideální by bylo, kdyby tyto děti měl k dispozici speciální pedagog, který je profesionál, který přesně ví, jak na to.

Dobře.

Za mě to prostě bude problém. Za další, určitě se mi líbí ty pozice uvádějícího učitele, provázejícího učitele, zakotvení toho třídního učitele. Ale nerozumím tomu, proč se to dává rovnou do zákona. Školní psychologové se testují 15 let. My teď tyto pozice tam rovnou dáme, a co když to bude nastavené nějakým zjistíme, že to úplně nefunguje, bude to potřeba změnit? No tak budeme muset upravovat celý zákon.

Bude to jednodušší, bude to rychlejší. A co se týká... Neustále tady slyším, že je to podpořené širokou veřejností a tak dále.

To znamená, já nejsem proti té novele jako takové, já ji vítám, ale velice mě mrzí, že takto důležitý zákon nepřišel sem do Sněmovny stejným způsobem jako, prostřednictvím paní předsedající, od kolegy Haase, kdy to skutečně bylo vycizelované.

Děkuji, pane poslanče. Prosím, máte slovo. Já jsem chtěl jenom reagovat na tu poslední poznámku pana kolegy Kettnera, vaším prostřednictvím, k tomu procesu. No tak kolega Haas tady předložil novelu zákona relativně stručnou. A já jsem naopak rád, že takto zásadní novelu zákona o pedagogických pracovnících nepíší poslanci zde ve Sněmovně.

Děkuji, pane poslanče. A nyní jenom přečtu pořadí faktických poznámek.

Abyste věděli, kdy přijdete na řadu. Takže nyní pan poslanec Havel. Prosím, máte slovo. Děkuju za slovo. Ono to je samozřejmě tak, že školství se týká vlastně nás všech. Všichni jsme jimi prošli, máme děti ve školách. To znamená, najít jako úplnou celospolečenskou shodu tady je asi komplikované.

Což opravdu já osobně vnímám jako náplast, která je přechodná, která prostě systémově by neměla být, nicméně nic jiného nám úplně teď nezbývá. A ještě jedné věci bych se rád dotkl a ta se týká těch platů. Jistě v aktuální situaci v Evropě, finanční situaci, nebo hospodářské situaci našeho státu, tak jak zmínil kolega Výborný, našli jsme prostředky pro navýšení platů nepedagogům. Nicméně teď je to otázka priorit.

A taky mě to uklidňuje v tom, nemám strach, že by se na to peníze potom nenašly, protože se s tím prostě dá dopředu dva roky počítat. Děkuji, pane poslanče. Připraví se paní poslankyně Nováková. Děkuji.